Proto navrhuji přímo bod, který nese název

Děkuji za podporu tohoto bodu. Protože to byly všechny přihlášky, které mohly být k pořadu schůzi projednány, nyní tedy ještě Jaroslav Faltýnek s přednostním právem.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych chtěl vznést protinávrh k pořadu schůze k tomu návrhu, který přednesl pan předseda Výborný, přesně si nepamatuji to znění, nicméně to bylo k tomu dofinancování sociálních služeb informaci.

Vážený pane místopředsedo, kolegyně, kolegové, předtím, než budeme hlasovat o návrzích na změnu pořadu schůze, dovolte mi pár slov za sociální demokracii. Vyjádřím se ke dvěma bodům, nebudu hovořit ke všem návrhům, ale pokládám za důležité okomentovat dva. Tím prvním je ona informace vlády o postupu při projednávání či řešení předběžné auditní zprávy. Jsem přesvědčen, že Poslanecká sněmovna si tu informaci zaslouží.

Co si Sněmovna zaslouží, je to, aby byla ujištěna, že vláda České republiky na tento dokument odpoví naprosto standardním způsobem.

Věřím, že v tom dnešním odpoledni budeme hodně diskutovat, jak ověřit ty výsledky, jak zajistit, že je to naprosto nezávislé, a já jsem přesvědčen, že jsou cesty.

Jsme připraveni i k diskuzi o tom, jak, pokud si to Sněmovna bude přát, do toho procesu zapojit Poslaneckou sněmovnu formou kontrolního výboru. Ale z mého pohledu žádný jiný postup možný není. My se musíme pohybovat v rámci zákona, a pokud bychom ten zákon o milimetr překročili, tak máme problém. Druhá věc, o které chci hovořit, je vystoupení pana kolegy Okamury.

To jde samo sebou, že se policie té věci věnuje a samozřejmě celou tu věc vyšetří. Dokonce policie kontaktovala pana Takže chci zase ujistit Poslaneckou sněmovnu, že takovýto incident nebereme na lehkou váhu, odsuzujeme ho a policie ho vyšetří. Můžeme tedy přistoupit k hlasování o jednotlivých návrzích, které jsou ke změně pořadu schůze.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl schválen. Nyní tedy jednotlivé návrhy.

Požádám vás o novou registraci.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Budeme tedy hlasovat o návrhu pana místopředsedy Tomia Okamury.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl také přijat.

Proti tomu... Já to dokončím, tu svoji větu. Proti tomu je pozměňovací návrh, aby to byl první bod po 14. hodině.

Kdo je proti? Děkuji vám.